Když se ptáme na to, jak to, že tady ta kvalita není není tady proto, protože jestliže řetězec donutí dodavatele udělat salám za 70 korun, tak asi těžko v něm může být maso. A nechceme to slyšet. To, že se tím Evropská komise stále zabývá, že spousta členských zemí k tomu zaujala stanovisko a také si omezila významnou tržní sílu, je jen důkaz toho, že řetězce se znovu i ty jejich zákony nějakým způsobem naučily obcházet a i ony ty úpravy dělají. Ve zprávě z Evropské komise dále je, že stále ponechává na členských zemích, jak si ten vnitřní trh upraví. To, že se dělá novela zákona, je samozřejmě zase otázka proto, že opravdu se ty řetězce jeden od druhého znovu naučily zneužívat té své síly a dělají věci, které prostě devastují naše hospodářství! A my si musíme říct, jestli by se opravdu nedalo třeba spočítat, jestli některé řetězce odsud odejdou, jestli nově vzniklé střední, malé prodejny neutáhnou a nezaměstnají větší počet lidí a jejich daňová povinnost potom do naší státní kasy nebude větší. Takové rozbory nemám.

Ale ty jejich zisky pořád rostou. Oni to platí ti naši čeští dodavatelé.

Proč to nedělají ostatní?

Velkým i malým. I ti malí by tam chtěli být.

O tom se nehovoří! Žádný dodavatel nechce proti řetězcům vystoupit! A já se mu nedivím. Děkuji paní poslankyni Balaštíkové. Mám dvě faktické poznámky pana poslance Michala Kučery, potom pana poslance Laudáta. Já děkuji za slovo. Já jsem si tady se zájmem vyposlechl to emotivní vystoupení své předřečnice. Já bych jí chtěl prostřednictvím pana předsedajícího říct, že zatímco těm malým a středním podnikům zisky klesají, jak říkala paní kolegyně, tak Agrofertu ty zisky rostou.

Před stejný problém jsou postaveni výrobci elektrospotřebičů, výrobci průmyslového zboží, výrobci zahradnického zboží.

Jakým způsobem chce ochránit výrobce elektrospotřebičů? Ti se potýkají se stejným problémem jako zemědělští výrobci. Děkuji panu poslanci Kučerovi i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte čas k faktické poznámce. Nicméně když jsem poslouchal paní Balaštíkovou, tak musím říct: Kdo tady devastuje malé a střední podnikání? Jaké zákony jste tady hlasovali? A výklad toho, jak to začnete připravovat. Vy přece připravujete registrační pokladny, kterými vyřídíte minimálně, když budeme kopírovat zkušenosti z jiných zemí, 10 % malých a středních podnikatelů! Vy jedno děláte... Tragédie na tom je, že zatím se vám velice úspěšně daří nalhávat národu, že vlastně jste středopravicová nebo pravicová vláda. Vy jste vyřídili inovace, podnikatelské prostředí, aby naše firmy byly konkurenceschopné, tím, že jste brutálně zdanili regulované fondy, což nemá ve světě téměř obdoby. Tady jste mlčeli! Tak co to tady vykládáte proboha?! Děkuji panu poslanci Laudátovi i za dodržení času. Faktická poznámka paní poslankyně Balaštíkové, která bude reagovat na vystoupení pana kolegy.

Budu vám odpovídat pouze na to, na co se já specializuji.

Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Petr Bendl. Už máte řádnou přihlášku, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení zbylí ministři pane ministře , paní ministryně je vidět, jak významný je to zákon, když tady nemáme ani ministry, kterých se to bezprostředně týká. Tím znovu narážím na ministra zemědělství, který přišel, neodpověděl na otázky, řekl, že je třeba nalajnovat ty čáry, kde to bude spravedlivé, a zase odešel, vzhledem k tomu, že on osm let dělal obchodníka apod.

K tomu máme kompetentní úřad, který má jednat v případě, že dochází k nějakým nespravedlnostem nebo že někdo zneužívá dominantního postavení na trhu. Jeli tam něco špatně, tak to pojďme opravit a využijme této instituce. K tomu, abychom hlídali kvalitu potravin, na kterou se tady kdekdo odvolává, k tomu máme Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. A jeli něco špatně na trhu, pak se pojďme bavit se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, co je tam špatně, nebo s hygienou nebo dalšími kontrolními orgány, které tady máme, často nadbytečné. A pojďme si povídat o tom, co můžeme udělat pro to, abychom zlepšili prostředí, co se týká kvality. Ale to, co se tady navrhuje už tady bylo řečeno.

Prosím vás, tohle už ne, na to máme zákon... A tady nějaký úředník bude říkat, co je a nebo není potřeba.

A to je jednoduché, na to nepotřebujeme zákon. Ve Středočeském kraji máme krajský úřad, který má splatnost faktur 24 měsíců v objemu zhruba půl miliardy.